Děkuji. Jiný návrh není k proceduře?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Rozhodneme v hlasování číslo 33. Ptám se, kdo je pro tuto proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura byla schválena.